Vaším prostřednictvím panu kolegovi Černochovi.

Já děkuji. S přednostním právem prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta, kterého ale v sále nevidím, tudíž dostane přednost pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo. Tak ve svém prvním vystoupení, teď byla dvě, pana ministra vnitra mě skoro dojal, ale v té větě bych dal důraz na slovo skoro. Jako obvykle vláda za nic nemůže.

No, vládní většina, to je úplně jednoduché.

Nicméně už od září uplynuly více než čtyři měsíce a po více než čtyřech měsících nám říkají ministři této vlády: Není to dobře, pojďme to vrátit, ale rychle, rychle, máme už jenom dvacet minut. Proběhlo druhé čtení. Mělo to poměrně dost výborů, když se podíváte. Vaši vlastní poslanci navrhovali přerušení, aby to důkladně projednali.

Apolitická vláda úplně nezávisle, ne jeden ministr, to by bylo možná podezřelé, vláda, úplně apolitický orgán, ve sboru rozhodne a postaví paní předsedkyni mimo službu. Marek Černoch tady dvakrát položil jasnou otázku na pana premiéra, zda paní Vitásková zůstane ve funkci od 1. března.

Pan zpravodaj také.

Byl zamítnut.